Není to pravda, je to lež, takže to znovu říkám jak pro média, tak pro veřejnost.

Vy tomu bráníte, protože pro vás je prioritou ovládnout Českou televizi a Český rozhlas politicky, aby vysílali to, co vy chcete, proto jste to dali jako bod číslo 1 dneska.

Vždyť to chodí každému poslanci!

Neuvěřitelná situace.

Pro tyto občany to může znamenat vážné problémy. K aktivaci datové schránky totiž dojde i bez jejich přihlášení, což přináší pro jejich uživatele nové povinnosti a riziko vysokých pokut. Statisíce občanů, kterých se to týká, ovšem tyto podstatné informace od vlády s předstihem vůbec neobdržely.